Zároveň však jinde ve stejném čase pan ministr Chovanec uvádí, že firmy okamžitě dodaly seznam toho, co ve skladech mají, ale dle jeho údajů to byl jen údaj na papíře, dle jeho vlastních slov, a co je pravda, že skutečnost se bude teprve zjišťovat. To znamená, je v tom zmatek. Jeden z ministrů říká, že informace nejsou a že je potřeba je poptat, jaká munice je vlastně ve skladech, a druhá informace od pana ministra Chovance je, že firmy okamžitě dodaly seznam toho, co mají, ale je potřeba skutečnost zjistit. Tak jako tak to znamená, že stát neví. Takže informace buď má, nebo nemá, tak tady už ten rozpor je, takže zmatek je tak jako tak, ale to nesvádím na vládu, protože ta je relativně u toho krátce. Ale otázkou je, proč se o tom zmatku nevědělo, a o tom, řekl bych, chce se mi říct bordelu tedy doslova, ústy občanů, kteří mě kontaktovali z VrběticVlachovic, ti jsou rozhořčení, ale tak jako tak zmatek je. Ale teď nechápu, proč se teprve skutečnost bude zjišťovat, tzn., že vlastně ty informace v podstatě nejsou. Další otázka, a já se snažím dopídit toho systémového pochybení, protože premiér ani vláda to není schopna říct, kdo vlastně pochybil, ani skoro po dvou měsících.

Na druhou stranu, já jsem si vyžádal písemné informace na Ministerstvu obrany a vyžádal jsem si soupis kontrol, které byly provedeny ohledně oplocení.

Neshledal prý zjevné závady.

Ve skladu, kde měla volný přístup nejenom zvěř, a u nás na Zlínsku je to většinou srnčí nebo něco většího, takže tím proleze zajisté i člověk, ale prostě tak jako tak je v tom opět zmatek, nikdo neví, zdali jsou tam díry, nebo ne, ale fakta zůstávají.

A někdo nemá pravdu. A oni lžou. Někdo nemá pravdu. Takže kdo?

Další záležitost, kterou tady mám. Pan hejtman Mišák uvedl, že je potřeba nejprve stanovit pravidla odvozu a logistika odvozu. Protože pan premiér nám tady naposledy, když jsme žádali zařadit tento bod, to je tady pár týdnů zpátky, tak nám řekl, nebo minulý týden dokonce, tak nám řekl, že ty soukromé firmy, kde se to stalo, ony budou zajišťovat odvoz té munice.

Po veřejných komunikacích? Mezi obydlími občanů?

V pořádku. A co se týče odvozu munice soukromými prostředky, cituji tu jednu větu, víc jich není a pochopil jsem proč. To podléhá jiným pravidlům, zejména povinnosti nahlásit je příslušným orgánům Policie ČR. Ty podmínky. No to je přímo skandál! Zřejmě mi z toho vyplývá, mám tady písemně odpověď z Ministerstva obrany, že soukromé firmy si snad určují svoje podmínky. Nebo je nikdo neví? Anebo jak to vlastně je? K tomu mám, že je povinnost nahlásit to policii. Jaká jsou vlastně pravidla? Jaká jsou vlastně pravidla pro převoz munice soukromými firmami?

Nemají být ty kontroly tedy častější?

Tak to už je opravdu, myslím, že další otázka, a je tedy potřeba neříkám, že neproběhla. Proběhla. Možná tady neprobíhá vzájemná výměna informací, ale už to je samo o sobě systémové pochybení, když příslušné orgány nevědí vzájemně, nebo není informační systém ohledně takto závažných věcí jako uskladnění munice, není tak provázán, že není vzájemně informace o tom, kdo jakou dělá kontrolu, takže je to četnost kontrol, vzájemná výměna informací.

Tak to se asi nedozvědí, jak jsem tak pochopil, protože konkrétní údaje o množství a druzích uloženého materiálu nelze zveřejnit, neboť by se jednalo o bezpečnostní riziko státu. Ale jenom apeluji prosím na vládu, aby alespoň co nejvíc informací podala, protože ti lidé jsou opravdu velice psychicky vyčerpaní a je to velice, ta situace je vážná. A prosím, aby těch informací bylo co nejvíce.

Ona tam nebyla.

To mě trošku zarazilo.

Takže se omlouvám, ale to jsem tedy vůbec už nepochopil.

A představte si, že to bylo posuzováno, zdali tam má být, nebo nemá být.